Na tyto otázky, ačkoliv tady mnohokrát zazněly, tak předkladatelé nikdy neodpověděli.

A mnohdy možná i oprávněně.

Samozřejmě tady máme dnes omezení prodejní doby. Ale chtěl bych připomenout cenzuru internetu. Chtěl bych připomenout povinný poslední rok v mateřské škole, chtěl bych připomenout národní registr hrazených zdravotních služeb, chtěl bych připomenout nasazování prostorových odposlechů policií, chtěl bych připomenout přípravu trestného činu krácení daní, trestní odpovědnost právnických osob, kontrolu veřejnoprávních médií, centrální registr bankovních účtů, registr sportovců, klubů a trenérů, zákon o prosazování původu majetku, prolomení domovní svobody kvůli topení, prolomení domovní svobody kvůli zbrani, pokutu za urážku úřední osoby a kontrolní hlášení DPH.

Tímto si tady sami sobě omezujeme náš vlastní prostor, tímto sami sebe regulujeme, tímto sami sobě přinášíme byrokracii. Samozřejmě tady můžeme namítnout, že všechno bylo demokraticky schváleno a demokraticky odsouhlaseno naším parlamentem. A já samozřejmě nemám jinou možnost než tyto zákony přijmout jako demokraticky odhlasované. Ale prosím pěkně všichni, kdo jste pro toto hlasovali, už nikdy neukazujte prstem na Evropskou unii, protože vy sami jste přispěli k tomu, abychom si ten kousek národní svobody tady vzali. A toto je ten další zákon, který k tomu přispívá.

Jenom závěrem.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Nyní pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tak jsem se chtěl zeptat, kde to tam v tom zákoně je, protože já jsem to tam nikde neobjevil. Týká se to pouze obchodů s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. A jestli tedy bude mít nějaký bazar s použitým zbožím nad 200 metrů čtverečních, tak toho se to samozřejmě týká také.

Nemáme omezovat a rozhodovat o tom, co lidé mají dělat o svátcích. Oni se rozhodnou sami a ti obchodníci v případě, že tam lidé nepřijdou, sami zavřou. Koneckonců jste to tady konstatovali v těch vánočních svátcích či na Nový rok. Ti lidé tam prostě nechodí, a proto mají ty obchody zavřeno.